Ministerstvo tímto krokem navazuje nejen na zkušební provoz realizovaný na základě evropského projektu, ale také na zavádění této povinnosti v ostatních státech Evropské unie, zejména Spolkové republiky Německo, Slovenské republiky, Rakouska a dalších. Zařízení pro sledování polohy a zařízení pro zobrazování plavebních map a poloh v současnosti užívají provozovatelé některých plavidel na základě dobrovolnosti anebo na základě smluv a zápisů uzavřených s Ministerstvem dopravy a Českou republikou. V tomto zákoně se také mění podmínky pro provádění technických prohlídek, o kterých se, doufám, pobavíme na hospodářském výboru. Součástí předloženého materiálu je i vyhodnocení přínosů a nákladů.

Tato varianta vyžaduje doplnění jednoho paragrafu do zákona o vnitrozemské plavbě a doplnění několika ustanovení do příslušného zaváděcího právního předpisu. Ze shora uvedených důvodů lze návrh zákona hodnotit kladně a doporučit jeho projednání ve výborech. Garančním výborem by měl být hospodářský výbor. Děkuji za pozornost. Já také děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám přihlášky.

Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom krátce, protože budeme mít příležitost to probrat na hospodářském výboru.

A jediná výhoda, kterou to má kromě zmíněné bezpečnosti, tak je to šmírování.

A je to netranspoziční. Je to netranspoziční opatření, takže jako vždycky, jako se prostě k nějaké transpozici nebo implementaci evropské normy přišije pár přílepků, které by samy o sobě nikdy nemohly projít, ani touto Sněmovnou ne, ale pod kouzelným slůvkem a zastřešením, musíme to udělat, protože je to transpozice nebo implementace evropské normy, tak to tam prostě nabalíme. Já jenom na tohle chci upozornit.

Já také děkuji. Další přihlášky do rozpravy nevidím, tedy rozpravu končím. Prosím. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych tentokrát rád využil závěrečného slova a reagoval na to, co tady řekl prostřednictvím pana předsedajícího můj předřečník.

Můj dotaz byl samozřejmě na naše úředníky, zdali to musí být povinnost a jestli to dává smysl. Zaprvé bych chtěl říct, my jsme ta drahá zařízení 95 procentům plavidel koupili za evropské peníze, takže je mají a nemusí si je kupovat. Druhý moment je je to žádost těch lodníků, kteří říkají, že ten systém je opravdu dobrý. A to není žádný velký bratr. To je prostě prevence srážky.

Takže jenom krátce. Já také děkuji. Nicméně já ji bohužel nemohu připustit, protože pan ministr vystoupil až po uzavření rozpravy. Takže pokud nedosáhnete otevření rozpravy jinak, tak vás nemohu pustit. V tom případě návrhy na vrácení nebo zamítnutí nebyly předloženy, takže se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Není tomu tak.

Prosím, přihlaste se znovu svými kartami. Pro ty, kteří přicházejí, zopakuji, že budeme hlasovat o přiřazení tisku garančnímu výboru.

Já vám děkuji. Návrh byl přijat. Takže konstatuji, že jsme návrh přikázali výboru hospodářskému jako garančnímu.

Není tomu tak. V tom případě konstatuji, že jsme vyčerpali tento bod. Já jej končím a posuneme se dál. Děkuji navrhovateli a zpravodajce.

Jenom k těm dvěma minutám, poté napevno zařazený bod Informativní zpráva ministra zdravotnictví doplněná o informaci ministra školství, mládeže a tělovýchovy o stavu Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostrava, nicméně ještě nám zbývá čas...